Druhá část byla věnována důchodovému systému.

Takže doufám, že teď konečně se dostanu správně k věci.

Přiznání důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení. V případě, že mu důchod přiznán není, má možnost obrátit se na Nejvyšší správní soud pomocí kasační žaloby. Poslední část práce popisuje slovenský důchodový systém podle aktuální právní úpravy. Na Slovensku v roce 2005 proběhla velká reforma tamějšího důchodového systému. Od té doby je slovenský důchodový systém postaven na třech pilířích. Slovenští pojištěnci tak mají větší možnosti v důchodovém systému než pojištěnci v České republice. Ve druhé polovině poslední části porovnává oba systémy. Zde mě velice zaujal výsledek snížení průměrného měsíčního příjmu poté, co se z pojištěnce stane důchodce.

Ano, bylo to tak.

Součástí veřejného práva je také právo sociálního zabezpečení.

Je potřeba se podívat na ten historický vývoj důchodů v České republice.

Takže jak to vypadá s důchodovým pojištěním v České republice? Je to součást systému sociálního zabezpečení a prošlo řadou změn od devadesátých let dvacátého století až dosud. Důchodové pojištění je založeno na základě principu průběžného financování, který je značně citlivý na demografický vývoj.

No ano, my neříkáme, že tady není nějaký deficit.

Důchodová reforma je nezbytná. To už tady říkám celou dobu, ale jak Babišova vláda, tak současná Fialova vláda v tom neudělaly vůbec nic.

Definice pojmu sociálního zabezpečení je velice obtížná a tento pojem zaznamenal dlouhodobý vývoj.

Na ni pak navazují další úmluvy a charty, včetně dokumentů Rady Evropy a Evropské unie.